Jednání jsme přerušili pro poradu předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. A budeme tedy pokračovat. Dne 19. května předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 56 vyhlásil stav legislativní nouze na návrh vlády.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím nikoho hlásit se z místa.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat.

Připomínám, že tato schůze byla svolána na základě iniciativy poslanců podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu a Sněmovna tak rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Rozhodneme v hlasování číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Pořad schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, a budeme se tedy pořadem schůze řídit.